Mě trošku, nechci říct urazilo, ale trošku mě zarazilo, když jsem na jejím bloku četl vyjádření, že pan poslanec zřejmě zapomněl, že speciálně kvůli němu jsem nechala na mnou řízeném Ministerstvu pro místní rozvoj zorganizovat vysvětlující seminář, kam pan poslanec Valenta dorazil společně i s jedním z podnikatelů zainteresovaných na konkurenčním systému elektronických zakázek.

Proběhla pouze jedna informační schůzka, která byla iniciována vaším ministerstvem u mě v kanceláři za přítomnosti tří vašich úředníků, a já jsem si tam přizval jednoho protihráče z protistrany. Já jsem pouze nechtěl, aby mi ten mozek byl jednostranně vyplachován ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. A další věc. Ano, uváděla jste některé mé informace na pravou míru, souhlasím s tím.

I kdyby byla faktická, tak elektronická má přednost. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Tu informaci podle mě musíte mít, protože zítra je termín, kdy máte tuto informaci předat kontrolnímu výboru, a ještě jsme tam nic nedostali. Děkuji kolegu Koníčkovi za dodržení času k faktické poznámce a paní ministryně má šanci odpovědět.

A v tu chvíli, již v říjnu 2014, ti úředníci, co tam seděli a teď sedí na Ministerstvu financí, dávno měli vědět, že půl roku předtím dali paní Jourové materiál, kde vláda České republiky schválila povinnost toho NENu.

A následně Ministerstvo pro místní rozvoj prostě musí, musí vysoutěžit tuto zakázku, protože v tuto chvíli nám bylo ÚOHSem zakázáno pokračovat se společností Dezadata.

Takže to naprosto není pravdivé. Tady možná ještě ctěnou Poslaneckou sněmovnu informuji o jedné věci, abyste věděli, kam se stát dokáže dostat.

A tady musím sdělit, že já osobně očekávám, že Policie České republiky opravdu bude konat velmi rychle, protože tento nástroj prostě musí jet dál bez ohledu na to, co se bude dít. My jsme se tím zavázali. A v tuto chvíli, pokud ten NEN zrušíme, tak samozřejmě to je nehospodárné hospodaření s veřejnými prostředky. Já jsem zvědavá, který ministr pro místní rozvoj, nebo vláda České republiky by to uložila tomu ministrovi pro místní rozvoj, protože tahle věc by byla opravdu na zavření. Takže v tuto chvíli to MMR musí dobojovat. A věřte mi, že já jsem zkoušela a velice jsem byla přísná na své úředníky v této věci, kde jsem opravdu chtěla vědět různé alternativy, kterými můžeme jít, s tím, že samozřejmě mi k tomu dávali názory právníci, a v tuto chvíli my s tím NENem musíme jet dál. Musíme s ním jet dál. Resorty opakovaně a včera jsem odesílala svůj dopis, aby pochopily, že ten NEN musí používat.

Takže v tuto chvíli já budu velmi ráda za spolupráci úplně všech aktérů na tomto trhu, protože ten NEN se může stát problémem.

Pokud by ten NEN byl nepovinný a existovaly další komerční nástroje, tak se to mělo s tou komisí vyjednat, ale vláda řekla, že bude povinný, takže my jsme tam vyjednávali jenom tu povinnost toho Národního elektronického nástroje. Co se týká váženého dalšího pana poslance prostřednictvím pana předsedajícího, zítra obdržíte daný materiál.